Děkuji za slovo.

A myslím, že jsme našli nějaký kompromis ve vztahu k tomu počtu, který náleží podle výsledku voleb jednotlivým klubům.

A protože jsme předpokládali, že budeme vést jeden výbor, tak jsme řekli asi tři nebo čtyři, a dodnes já nevím, který jste nám tedy přidělili, který jste nám dali. Proto má smysl, abyste nám to alespoň poslal mailem, když už nechcete svolat schůzku a vyřešit to osobně, a tam sdělit, jak si to tedy představujete. Já dodnes nevím, jestli komunisté mají mít tento výbor a ještě mají mít rozpočtový výbor, nebo ne. Nevím, který zbyl na nás. A tady to selhání bezpochyby je a já si cením vaší sebereflexe a sebekritiky a poprosil bych vás, abyste nás seznámili s tím, jak jste si to dohodli, protože my to pořád nevíme. Pan předseda Fiala fakticky, potom pan předseda Faltýnek a potom pan kolega Gazdík. Já, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu jenom velmi věcně. Pokud sedíme na jednání a vy mně a kolegům, kteří tam se mnou jsou, řeknete, že školský výbor asi ne, protože o tom předpokládáte, že by měl být někdo z vašich lidí, pak o tři hodiny později na tiskové konferenci řeknete, že školský výbor nejspíš připadne ODS, o tři dny později nám zase nepřipadne výbor pro obranu, který jste nám předtím řekli, že by nám měl připadnout já opravdu takové jednání neberu jako jednání, které dospělo k dohodě. A je to, přiznám se, jednání, kterému nerozumím. Ale já se nechci vracet k minulosti a těm složitostem, které tu byly.

Slyšíme to tady od zástupců jiných politických stran. Tak jestli je pro vítěze voleb, kterého já plně respektuji, tedy hnutí ANO, takový problém sezvat ostatní, nebo všechny politické strany v této Poslanecké sněmovně na jednání, tak to nechte na mně, já to klidně udělám, sejdeme se všichni a domluvíme se na uspořádání Poslanecké sněmovny. Ale udělám to za podmínky, že na takové jednání, na které pozvu, opravdu přijdete. Pokud ne, tak vás ještě jednou prosím, sezvěte všechny politické strany v této Sněmovně a pojďme se domluvit na nějaké rozumné dohodě.

A pokud se týká priorit KDUČSL, je to druhé jednání, které proběhlo, tak priority byly: školský výbor, hospodářský, zahraniční, evropské záležitosti. Když se podíváme na priority jiných subjektů a na jejich počty poslanců ve Sněmovně a vnímám požadavek ODS s 25 poslanci na jejich priority, které jsou následující... Potom bezpečnost, obrana a potom ústavněprávní výbor. Myslím, že to říkám správně.

Takže nelžeme si, přátelé, prosím vás o to.

Všechno faktické poznámky. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já si myslím, že pro veřejnost, která to sleduje, je to naprosto absurdní divadlo, které nemůže chápat. A ono není úplně jednoduché jako dvojnásobný předseda poslaneckého klubu vím, že jsem měl třeba v poslaneckém klubu 11 lékařů a všichni chtěli do zdravotního výboru, kde jsme měli čtyři místa. Pokud mají být výbory obsazeny smysluplně, musí být obsazeny i nějak odborně. Já nerozumím zdravotnictví a nemohu jít do zdravotního výboru. A to je to, o čem my se hlavně teď dohadujeme. Nám chybí to, že doposud nikdo, nevím, jestli to znají poslanci ANO, ale my ostatní to určitě nevíme, do kterého výboru kdo z nás může jít.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mně prosím jenom krátce zrekapitulovat, jak to jednání vypadá, a to za nejmenší poslanecký klub tady v Poslanecké sněmovně. Ano, my jsme byli pozváni na jednání k hnutí ANO, a skutečně si tam pánové Vondráček a Faltýnek vyslechli to, co bychom si my představovali. A my jsme říkali: Uvědomujeme si, že jsme nejmenší. Naše nároky nejsou velké, nemáme nároky do vedení Sněmovny, na předsedu, místopředsedy Sněmovny, my chceme členství ve výborech. Ukazovali jsme hnutí ANO, jakým způsobem jsou nespravedlivě nastaveny počty tak, že se nejmenší prostě do těch výborů vůbec nedostanou. Nicméně tady je ten základ toho, kde je problém. Jak se vítěz voleb dívá na ty malé, které nepotřebuje. Na ty malé, kteří řekli, že nebudou podporovat vládu hnutí ANO. Tak já jenom chci říct, že za ten týden se nám nikdo neozval, nikdo nám výsledek jednání neřekl, nikdo nám nepověděl, v jakých výborech, jak už řekl pan předseda Gazdík, budeme moci pracovat. Tedy to přece není jednání. Malé nepotřebuji. Já potřebuji jenom ty, kteří mě do budoucna podpoří, kteří mi přislíbili podporu. A s těmi ostatními já se nebavím. Smysl demokracie je skutečně v tom, že vládne většina, ale jsou respektována práva menšiny. A to, že menšina své zájmy neprosadí, to je legitimní odpověď. A my bychom ji od pana Faltýnka jistě nakonec přijali, protože jsme malí. Ale demokracie spočívá i v tom, že se s menšinou někdo baví.

Dobrý den, kolegyně, kolegové.